Takže věřím, že se nám podaří EET po tři čtvrtě roce posunout do druhého čtení, třeba i za cenu toho, že by byla mimořádná schůze, a tím pádem dosáhneme i tohoto významného snížení daní, po kterém je tady tak moc voláno.

V podstatě to není v tomto balíčku, protože ho předkládala menšinová vláda bez důvěry, to znamená bez politické podpory, ale uděláme ho rozpočtově odpovědným způsobem. To znamená tak, aby to pocítili daňoví poplatníci, ale současně aby to nezdevastovalo státní rozpočet, protože to, co je navrhováno, tak v podstatě by znamenalo, opozice říká 50 mld., my to vidíme v současných cenách ještě na částku vyšší.

To už je hodně složité, technické. Zákaz zneužití práva GAAR v podstatě vyplývá z povinnosti implementovat předpisy a zákaz zneužití práva se v České republice už běžně uplatňuje, protože ho dovodila judikatura, zejména Nejvyššího správního soudu.

Takže věřím, že to pochopí a podpoří tento velice důležitý nástroj, který požaduje Evropská unie.

Jestli znáte daňový řád, a já věřím, že jste si to nastudovali, tak tam s tím posunutím souvisí i lhůta pro placení daně, s tím souvisí úročení a další sankce. A tam se prostě nemohou udělat chyby.

A to bude součástí této velké novely.

A chtěla bych říct zcela zásadní myšlenku my jsme přestali být kasinem ve střední Evropě.

Ale k tomu pozměňovacímu návrhu.

Přehodnotila jsem tento názor, přiznávám to, a chci tím demonstrovat, že je potřeba pomáhat skupině živnostníků, kterou jsme skutečně těmi regulacemi, díky kterým ale narovnáváme podnikatelské prostředí a vybíráme daně, v podstatě zatížili.